Možná by konečně vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny dospěla k jinému výsledku než k tomu, že to téma, kterému se věnuje, držela alespoň v mediálním povědomí. Zatím moc jiných výsledků jsme nedosáhli, ale i to držet v mediálním povědomí je docela dobrý výsledek. Pojďme zkusit ještě lepší a nedohadovat se, jestli tam ten či onen patří, nebo nepatří. Dokonce jsem se doslechl, že právě tento klacek bude použit na nominanta klubu KSČM a že v tajném hlasování, v tajných volbách, jste snad někteří z vás, některé kluby, domluveni, že našeho nominanta vyřadíte.

Možná by bylo dobře, kdybychom si tuto pravda, nikoliv psanou v jednacím řádě zvykovou zásadu trošku uvědomili a začali se podle toho chovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Bývala zvykem prostě spousta věcí, které dnes neplatí.

Já bych jenom velmi ve stručnosti řekla to, že my jsme na bezpečnostním výboru, na kterém jsme tuto záležitost vlastně z podnětu toho jednoho dneska obviněného řešili, tak tam už padlo to, že chceme paritu a že nechceme, aby tam byli pražští poslanci a lidé, kteří v minulosti mohli být s touto kauzou spojováni.

A myslím si, že je to škoda a že je to neúcta k práci těch ostatních lidí, kteří v této komisi budou pracovat a chtějí pracovat dobře. Takže velmi pěkně prosím klub Komunistické strany Čech a Moravy, aby ještě nominaci přehodnotil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ale my si skutečně dnes nerozumíme. Tím myslím možná my zástupci koalice a zástupci opozice.

Já bych byl rád, aby ta první linie byla prioritní, abychom se skutečně dozvěděli, kdo stál za tímto obludným projektem, který stál daňové poplatníky takové peníze bez jasného výsledku. A myslím, že to, jak to dopadne, ať se rozhodne v tajné, nebo veřejné volbě, myslím, že vždy tady platilo to, že si skutečně nekádrujeme jednotlivé zástupce stran. Ale pokud zavedeme nové principy, je to samozřejmě možné, ale důležité je, aby ta komise, pokud už jsme ji tedy odsouhlasili, vznikla a začala pracovat.